Poskytovatelé jsou spokojeni, pojištěnci jsou spokojeni, protože mají faktické pojištění, stát je v podstatě spokojený.

V tuto dobu?

Tomu jste říkali soutěž?